Děkuji, pane předsedající.

My tam máme malinkou změnu oproti vašemu původnímu návrhu a já doufám, že tam najdeme společnou cestu.

Cílem není vychovat vrcholové sportovce, ale vytvořit vztah ke sportu dlouhodobý, celoživotní. Pravdou je, že čísla jsou alarmující.

Děkuji panu ministrovi. Doplňující otázka, paní poslankyně? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Otázka financování je ovšem klíčová, protože pokud by to bylo financování pouze ze zdrojů Ministerstva školství, tak se dostáváme na velmi vysoké sumy.

Čili zdroje Ministerstva školství bude potřeba buďto navýšit, nebo uvažovat ještě o jiném způsobu financování. Poprosím pana ministra. Jsou zdroje? Nejsou zdroje? Děkuji, pane předsedající. Zdroje jsou.

Jeden je nelegální sázení, to znamená zdanění nelegálních sázek je otázka dvou miliard a ty bychom právě chtěli dát na sport mládeže, což by měla být prevence.

Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Interpelující bude paní poslankyně Markéta Adamová. Její interpelace je vedena k ministryni práce a sociálních věcí ve věci stažení návrhu zákona o dětských skupinách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. S potěšením jsem si v pondělním čísle týdeníku Respekt přečetla v rozhovoru s paní ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, že se přiklání k zavedení takzvaných dětských skupin. O to nemilejší pak pro mě bylo zjištění, že se koalice rozhodla návrh zákona, který se dětskými skupinami zabývá, stáhnout z pořadu jednání této schůze Sněmovny. Ptám se tedy, paní ministryně: Proč tento návrh nechcete projednávat? Proč na něm nechcete pracovat a posunout jej do výborů, aby mohl co nejdříve vejít v platnost a být nápomocen rodinám s dětmi? Myslím si, že se jedná o návrh akceptovatelný napříč politickým spektrem, a tudíž se debata nad ním již mohla odehrávat na příslušných výborech. Zajímal by mě rovněž další osud tohoto návrhu, kdy se jím hodláte zabývat a zda můžeme očekávat jeho zařazení na další schůzi Sněmovny. Děkuji vám. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já děkuji za tento dotaz. Tento návrh byl vlastně stažen proto, aby byl odložen na příští schůzi. Důvodem je to, že se vlastně jedná o návrh minulých vlád. Já se nicméně přesto domnívám, že je to návrh, jak jste řekla, důležitý, který je velmi důležitou součástí alternativních forem péče o děti.

Děkuji, paní ministryně. Děkuji paní poslankyni i paní ministryni. S další, desátou interpelací přichází pan poslanec Bohuslav Chalupa, který bude interpelovat pana ministra obrany ve věci újezdu Brdy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vznáším interpelaci na ministra obrany v tomto smyslu. Někteří občané se na základě informací z médií obávají, že zákon o vojenských újezdech umožní ve svém důsledku privatizaci újezdu Brdy kvůli převodu pozemků, na kterých se nacházejí povrchové a podzemní vody. Podotýkám zdroje pitné vody. Prosím, můžete to vysvětlit? Stručně, jasně, výstižně. Pan poslanec se ptá, prosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, otázka zrušení vojenského újezdu Brdy a zmenšení hranic ostatních čtyř újezdů je jednou z těch velice dlouho odkládaných a já bych byl rád, kdyby se to podařilo trošku urychlit, abychom se s tím dostali do druhého čtení, o což bych se rád pokusil během březnové schůze. Je to ale zákon, který vzbuzuje mnohé vášně, mnohé nepřesnosti, argumentaci stylu tvrzení proti tvrzení v obou těch táborech, ať už jsou tomu nakloněny více, nebo méně. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že je za tím spousta práce, zase . Jedná se v součtu pěti újezdů zhruba o osudy řekněme, nebo změněné životní podmínky dvou tisíc občanů.

Vysvětlování a přesvědčování skutečně zabralo spoustu času, jak jsem se s tím seznámil a mluvil jsem s lidmi, kteří ten zákon připravovali. Ještě si dovolím obecně.

Navíc řada našich západních sousedů žádné vojenské újezdy nemá, cvičí normálně v přírodě, kterou potom musí dát do původního stavu, což je nesmírně nákladné.